Nyní pan poslanec Michal Kučera s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

Já samozřejmě chápu snahu poslance z hnutí ANO omezovat diskusi. To je asi to nejdůležitější, co by tady mělo být. Já bych skutečně panu poslanci Hájkovi prostřednictvím pana předsedajícího doporučil, aby si onen paragraf přečetl, zamyslel se nad ním a zkusil si ho nechat možná i od nějakého právníka vysvětlit, pokud samozřejmě není dostatečně právně vzdělán, to nejsme mnozí z nás a skutečně využíváme oněch právních porad, a pak teprve se snažil omezovat diskusi. Omezit diskusi je velice jednoduché. Zničit parlamentní demokracii je také velmi jednoduché. Ale problém je onu demokracii dodržovat. Z úst pana poslance Hájka slyšíme pravý opak. Děkuji. Také k faktické poznámce. Připraví se pan kolega Koubek k faktické poznámce, pak kolega Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já tedy zkusím navrhnout ten výkladový návod pro pana kolegu Hájka. A říkám to jako absolvent zkoušky z formální logiky. To slovo rozprava je slovo obecné a znamená diskusi a zároveň možnost podat návrhy. Rozpravu tedy nelze tou další podmínkou omezit. Ta pouze říká, že v ní tentokrát kromě diskuse nemůže zaznít jiný návrh než ten, který je v tom zákoně o jednacím řádě výslovně vyjmenován. Všichni víme, jaké návrhy to jsou, to jest legislativně technické a podobně. Ta formální logika je v tomhle jasná, myslím si, že ten širší výklad zastává dostatečná část poslanců v této Poslanecké sněmovně.

V tom smyslu se domnívám, že se pan kolega Hájek mýlí. Děkuji panu poslanci Novotnému. Nyní pan poslanec Koubek k faktické poznámce. Připraví se pan kolega Birke. A kdy tedy se může poslanec vyjádřit na plénu k návrhu, který byl podán ve druhém čtení? Vy stejně jako já jsme tady noví poslanci v tomto volebním období. Když tady vystoupí poslanec XY, který ve druhém čtení v podrobné rozpravě načte pozměňovací návrh, tak mi prosím řekněte, kdy já mohu vystoupit se svým tří čtyřminutovým vystoupením, déle to asi nebylo, a když chci poukázat na absurdnost nějakého pozměňovacího návrhu, respektive důsledky tohoto pozměňovacího návrhu, kdy k tomu mohu vystoupit na plénu? Děkuji panu poslanci Koubkovi. Nyní pan poslanec Birke, připraví se paní kolegyně Langšádlová. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já si dovolím reagovat na pozměňovací návrh kolegy Martina Kolovratníka. Máme v České republice přes šest tisíc obcí.

A teď tady nehovořím o tom, jestli to hlasovací zařízení stojí 100 tisíc, nebo 200, nebo 300 tisíc. Jenom chci říci, že v jednacím řádu každého zastupitelstva je, že když na základě jakéhokoliv zastupitele, který se přihlásí o slovo a požádá o jmenovité hlasování, tak to umožňuje jednací řád zastupitelstva. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Birkemu. A nyní paní poslankyně Langšádlová.

Já mám vážné obavy, že pan kolega je dezorientován, že opravdu návrhy, které probíhají ve druhém čtení v podrobné rozpravě, které tady nejsou diskutovány, a v podrobné rozpravě druhého čtení k nim již není možno vést diskusi a vyjádřit se, musí být komentovány v případě, že k nim máme výhrady, opravdu v tom třetím čtení. Já mám obavy, pane kolego, že došlo k nějakému logickému nedorozumění a že jste trochu zmaten z legislativního procesu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se omlouvám. Bezpečnostními předpisy. A ten bezpečnostní předpis vždycky musel jednoznačně stanovit kritéria, musel jednoznačně stanovit, jak se má člověk chovat.

Pokud se mýlím, přijdu tady, omluvím se, nejsem právník. Nechám si to proanalyzovat právnicky, potom se vám případně omluvím. Ale z mého pohledu, omlouvám se, beru to tak, že skutečně tento paragraf nebo odstavec obcházíme. Děkuji. Děkuji. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Ano, děkuji vám za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Nyní je na řadě s faktickou poznámkou kolega Blažek. Připraví se pan poslanec Laudát, Tejc a Novotný.